Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Prosím opětovně pana předsedu Kolovratníka. Prosím, máte slovo.

Pokud bude kandidát zvolen, tak mu začne pětileté funkční období dnem zvolení. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou ani písemnou ani z místa provedenou přihlášku, tudíž uzavírám rozpravu, končím ji. A ptám se, zda máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte zájem o závěrečné slovo. Ptám se, kdo je pro?

Návrh jsme přijali. Tímto tedy přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení tajné volby, kterou jsme právě hlasováním schválili.